Národní investiční plán. No, nešli jste na tu stáž. Nebo Norsko má takový fond. Norsko taky. Takže stala se chyba. Investujeme. Dopravní infrastruktura, taky se zapomnělo, i ty rychlovlaky, taky se zapomněly. Takže ano, byl to náš nápad. A asi byla chyba, že jsem vám napsal, že...

Tam máme také projekty v Praze.

Máme na stole projekt na rekonstrukci Národní galerie za 3 miliardy. Takže já myslím, že za nás se investuje konkrétně, a také samozřejmě hledáme zdroje mimo český rozpočet a mimo evropský rozpočet. Je to velice konkrétní. Takže bylo by dobré být objektivní. Dneska požadavky například na IROP mají kraje 31,5 miliardy.

Takže se tím zabýváme.

A znovu opakuji, my jsme zmapovali potenciál.

Takže já myslím, že všichni vidí, že se investuje. Investice stoupají.

To bylo zmapování potenciálu a podle toho paní ministryně Dostálová dělá své programy z českého rozpočtu a z evropského rozpočtu.

Snížili jsme znovu dluh, i když investujeme.

Dostaneme míň, ale chceme na ty investice.

Možná to jsou projekty, které by se mohly realizovat formou PPP partnerství veřejné a soukromé sféry, protože samozřejmě potřeba investic je obrovská.

Hledáme i jiné zdroje, pracujeme na strategii ČMZRB.